Já si myslím, že tento případ by mělo být memento pro lidi, jako je Andrej Babiš a pan Faltýnek, kteří vydělávají peníze na tom, že neoprávněně získávají evropské dotace , že když potom půjdou do politiky, tak že tahle jejich temná minulost je může dohnat. A ještě jedna poznámka. Tady si politici často stěžují na to, že soudní řízení trvá strašně dlouho, že vyšetřování trvá strašně dlouho. Práce třeba Ministerstva spravedlnosti, aby zapracovalo na tom, aby se to řízení zkrátilo. A dokud politici nebudou vydáváni k trestnímu stíhání, tak se to samozřejmě nikdy nestane, protože když to na nás tady nebude dopadat, tak samozřejmě ta pravidla nikdy neopravíme. Já jsem byl u soudu dvakrát kvůli své politické činnosti, oba soudy jsem vyhrál a jsem za to rád. Děkuji za pozornost.

Já myslím, že je cesta, jak snižovat množství podvodů v dotačních programech rušit dotační programy. Ať už to jsou národní, nebo evropské.

A to je ta správná cesta a tu mají v rukou politici. Nicméně praxe aspoň za minulé vlády byla často opačná. Vznikl nějaký problém a navržené řešení vymyslím dotační titul.

Pokud ten prostor výrazně zúžíme, tak i těch případů možných dotačních podvodů bude v budoucnosti mnohem méně, než je dnes a než bylo v minulosti. Děkuji.

Já bych chtěl reagovat na to, co tady zaznělo. Kdo byl u vlády, když se dotace zaváděly? Kdo tady vládl předcházejících deset let a dovolil, aby se rozvinul tenhle dotační systém do této podoby, kdy se v tom nevyzná nikdo ani na úřadech, natož podnikatelé? A 28 let říkám, co jste to vymysleli. Kdo nás ovládá díky dotacím? Řekněme si to rovnou. Je to Evropská unie, která k nám přišla a řekla nám: tady vám dáme na stůl tyhle peníze a vy nás za to budete poslouchat. Měli jste možnost všichni to zrušit. Všichni jste byli u vlád, včetně prostřednictvím pana předsedajícího řeknu konkrétní jména, pana ministra financí pana Kalouska. Byli jste tam všichni. Tak co jste udělali pro to, aby tato nepřehledná situace tady nebyla? Kdo nepodnikal, neví, co to je. Sedět za stolem, chodit do kanceláře, to umí každý. Zkuste si podnikat. Podnikateli je přisouzeno to, aby využil každé situace, která mu je nabídnuta, která je dle zákonů a právních norem přesně daná.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce panu poslanci Bláhovi.

Kolegyně Malá ještě posečká. Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, Piráti tu nevládli, takže Piráti nejsou zodpovědní za tento marast.

Budou to muset rozhodnout voliči. Pan poslanec Stanjura nyní s faktickou poznámkou a pan poslanec Hájek. Máte slovo, pane předsedo, k faktické poznámce. V mnohém máte pravdu. Taky přijímáme odpovědnost za naše vlády, ať už jsme tady my byli osobně, nebo ne. Ale pár faktů. Ale pak vaše vláda čtyři roky tady chodila a neustále nám říkala: naší hlavní zásluhou je, že budeme čerpat evropské peníze, hrozilo nevyčerpání, my jsme zachránili... Používali to i v politickém boji. Já jsem měl dlouhodobý, nebo mám dlouhodobý střet s ministrem životního prostředí, který podlehl tlaku Evropské unie. Začněte u něj.

Takže zkuste začít ve svých řadách. A zkuste říct svým ministrům, bývalým nebo současným, aby sem nechodili a neříkali: pokud to nepřijmeme, někdo nám zastaví dotace. To jsme slyšeli u služebního zákona, u EIA, u mnoha jiných zákonů a mnoha jiných regulací, kdy my jsme říkali: a dost, pojďme to udělat jinak.

A mám ještě dvě faktické poznámky, resp. tři.

Musíme znárodnit!

A já tady u některých z vás tu pokoru nevidím.